Dalším návrhem z pera pana předsedy Okamury je návrh, který zní: Fialova vláda nás chce zatáhnout do války za každou cenu, i bez souhlasu Parlamentu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 94, bylo přihlášeno 150 poslanců, pro hlasovalo 15, proti 78. Návrh byl zamítnut. Dalším návrhem je návrh pana předsedy Okamury na zařazení nového bodu s názvem

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Hlasování číslo 97, bylo přihlášeno 150 poslanců, pro hlasovalo 69, proti 77. Návrh byl zamítnut. Dalším bodem je návrh pana předsedy Okamury na zařazení nového bodu s názvem

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Havlíčka na zařazení nového bodu s názvem Hrozba vyššího zdanění živnostníků.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Jedná se už o stávající bod, takže tady budeme hlasovat o bodu Ochrana zdraví zaměstnanců, sněmovní tisk 374, a jde o zařazení bodu za již zařazené body, čili dnešní poslední bod. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takové zařazení sněmovního tisku 374? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu?

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Dalším návrhem je návrh pana poslance Langa na zařazení nového bodu s názvem Omluva premiéra Fialy na adresu hnutí ANO za své skandální výroky. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti? Hlasování s pořadovým číslem 107, bylo přihlášeno 150 poslanců, pro hlasovalo 71, proti 76. Návrh byl zamítnut.